Jistě si vzpomenete, že Státní fond kinematografie byl mediálně velmi sledován.

Každopádně zbývá obsadit ještě tři místa. Celkový počet členů je devět. Na ta tři místa bylo ze strany ministra kultury navrženo deset kandidátů. Jsou to vlastně zbývající kandidáti z předchozí první volby. Návrhy jste obdrželi v usnesení číslo 103. Ještě jednou zopakuji, budeme vybírat tři kandidáty z deseti navržených pomocí tajného hlasování. Opět tedy prosím a velmi důrazně vás žádám o pozornost a pečlivost při označování jmen. Dále jsem ještě povinen připomenout, že z těch tří zvolených členů bude volební komise v případě úspěchu volby losovat. I v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou, o které musíme hlasovat. Já prosím o otevření rozpravy. Já vám děkuji. Nikoho nevidím a v tom případě rozpravu končím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat, pane předsedo.

S výsledky voleb vás seznámím odpoledne, ihned jak je budeme znát. Nyní tedy prosím o přerušení i tohoto bodu a výzvu k tomu, abychom šli volit.